Teď budu asi trochu mimo jednací řád, ale rychle zareaguji. Volební komise, nebo aparát je připraven. Znamená to, že ten jeden lístek nebudeme v tuto chvíli vydávat, abychom si rozuměli. Ale přece jenom doplním s informací, kterou mám. Ministr tedy byl omluven. To nemusí být argument, rozumím tomu. Ale mám informaci, že na poslanecké kluby byla zaslána písemně i jeho preference, že těch třináct jmen písemně klubům doručil na sekretariáty. Ale nechci vyvolávat žádný spor. Technicky potvrzuji to, že ta volba tedy proběhne za týden. Tímto budeme mít i rychlejší vydávání lístků.

Ano, děkuji.